Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Svobody. Máte slovo. Má to jeden zásadní háček.

Faktickou poznámku? Pojďte, máte slovo, pane poslanče.

Ctíme náš volební program, za který jsme byli zvoleni, naše témata, za která jsme byli zvoleni. Myslím si, že to tady dokazujeme každým dnem. Neeviduji nikoho s přihláškou do rozpravy. Je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. V průběhu obecné rozpravy jsem zaznamenal dvakrát návrh na zamítnutí, jednak od pana poslance Karamazova a od pana poslance Chvojky. Nejprve dám hlasovat... Chtěla bych vám, kolegyně a kolegové, poděkovat za rozpravu, protože cílem návrhu, zejména v té kontroverzní části týkající se ztráty mandátu pro přeběhlictví, skutečně bylo vyvolat diskusi na tohle téma.

Já bych se toho ráda dobrovolně vzdala, věřím, že většina z vás také.

Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování. Jak jsem již řekl, padl zde návrh na zamítnutí. Požádám vás, abyste se opětovně přihlásili svými elektronickými kartami.

Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se mohli dostavit k hlasování. Jako první dám hlasovat návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 80. Tento návrh byl zamítnut. V tom případě budeme pokračovat dál a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání... Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí to znamená, museli jsme souhlasit s návrhem na zamítnutí. Neprošel, v tom případě pokračujeme dál. Nyní se budeme, jak jsem řekl, zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 81. Přítomných poslankyň a poslanců je 155, pro návrh bylo 149, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, a tak se táži, zda má někdo další návrh k přikázání do dalšího výboru. Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že tento návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru a také jako jedinému výboru. Končím projednávání tohoto bodu. Než přistoupíme k dalšímu bodu, tak se s přednostním právem hlásí pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na pořad této schůze je zařazeno osm stěžejních bodů, které vyžadují přítomnost ministra financí, ať už je to zákon o rozpočtové odpovědnosti, několik novel spotřebních daní, zákon o pojišťovnictví.

Já jsem se marně pídil po důvodu, čím může být zaneprázdněn první místopředseda vlády, když zasedá Poslanecká sněmovna.

Takže prosím o hodinu a půl přestávku na poradu poslaneckého klubu. Děkuji. Ještě než vyhlásím přestávku, hlásí se s přednostním právem pan předseda Stanjura. Máte slovo.

Dobře, děkuji.